Druhým, a podotýkám, že velmi lehce oddělitelným návrhem, protože předpokládám, že daleko spornějším návrhem, je otázka možnosti ztráty mandátu poslance, který opustí politickou stranu, poslanecký klub a program, za který kandidoval, a přejde ať už do jiného klubu, do jiné politické strany, a víte, že i podobné případy se v minulosti stávaly.

Jestliže máme dosáhnout toho, aby alespoň naši nástupci mohli být hodnoceni v očích občanů lépe, než se to daří nám, ten návrh našeho zákona předpokládá možnou účinnost až s nástupem dalšího volebního období, uvítám, pokud jej podrobíme diskusi ve výborech. Děkuji vám. Já vám děkuji.

Poprosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

Moje zpravodajská zpráva tedy bude velmi stručná. Návrh vám představila paní navrhovatelka. Vláda k němu zaujala postoj pozitivní negativní, pardon, negativní postoj. Čili můžeme projít prvním čtením a na základě toho se rozhodnout, jestli s návrhem budeme pokračovat, nebo nebudeme. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku pana poslance Chvojky, ale předtím s faktickou poznámkou pan poslanec Karamazov. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poslanci za KSČM navrhují doplnit text části Ústavy o zániku mandátu poslance nebo senátora o další důvod. g) je toto: Mandát poslance nebo senátora zaniká ztrátou mandátu. Bez bližšího vysvětlení. Nevím, jak by poslanec mohl ztratit svůj mandát. Ztratí ho někde na ulici? No to asi ne. Teprve až z důvodové zprávy můžeme vidět, že navrhovatelé chtěli postihnout případy, kdy poslanec či senátor změní klub nebo politickou stranu. Jenže to do návrhu ústavního zákona jaksi zapomněli napsat. Navíc i pokud by byl návrh řádně legislativně vyjádřen, byl by zjevně protiústavní, neboť v čl. 26 Ústavy poslanci a senátoři svůj mandát vykonávají osobně, pouze v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy, tedy ani příkazy politické strany. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji i za dodržení času.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

To jsou věci, které by se dít neměly.

To si myslím, že by také nebylo správné.

Protože pokud se chceme tímto zabývat, tak musíme nějakým způsobem změnit i tento čl. 23 odst. 3 Ústavy. Zároveň máme čl. 26 Ústavy České republiky, kde je psáno, že poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. Ze znění tohoto ustanovení je zřejmé, že poslanec nebo senátor je v prvé řadě vázán svým slibem, a nikoliv vazbou na svou politickou příslušnost.

To je první věc. Druhá věc.

Jsem toho názoru, že Ústava není trhací kalendář. Již nějakého půl roku máme podvýbor pro změnu Ústavy a pro parlamentní procedury.